Nevím, jak vám, ale mně skutečně nepřijde normální to, že budeme mít bezpečnostní sbor, konkrétně hovořím o policistech, protože u jiných příslušníků bezpečnostních sborů, u hasičů, případně i u zpravodajských služeb, tam už nějaká omezení jsou a tu možnost mají, ale trestním orgánem je ten policista. Takže tady skutečně velmi vágní formulace o tom, že někdo ze služebních funkcionářů bude posuzovat možný střet zájmů, mě osobně v žádném případě neuspokojuje. Víte, když si podrobněji přečtete ten návrh, který nám pan ministr vnitra předložil a já se ptám, proč ho předkládá až teď, když tedy ví, že nález Ústavního soudu je, jaký je, přece tato vláda měla své ministry, dokonce i sociální demokracie měla svého ministra pana Chovance, takže teď nás tlačit do toho, musíte něco rychle rozhodnout, protože když to nerozhodneme do června, tak bude problém, je tady nález Ústavního soudu. To se mi ani trochu nelíbí. Vy tady máte svého ministra už poměrně dlouhou dobu, takže proč to předkládáte v devadesátce, když jde skutečně o takto zásadní věc?

O povolení výdělečné činnosti konkrétnímu příslušníkovi bude rozhodovat příslušný služební funkcionář, přičemž delegace personální pravomoci záleží na rozhodnutí ředitele bezpečnostního sboru. Může to tedy být krajský ředitel, ale může to být vedoucí územního odboru, ale může to být i třeba vedoucí oddělení. Jednotlivá rozhodnutí služební funkcionáři budou muset ctít.

Když už by to měl někdo posuzovat, měl by to být krajský ředitel, případně by to měl být vedoucí útvaru. Samozřejmě že pokud to nezmění pan ministr a zůstane to v této podobě, tak to bude klást na všechny mnohem vyšší nároky.

Neexistuje žádná judikatura ani metodika, kterou by se ten služební funkcionář měl řídit, takže vlastně ve chvíli, kdy to jednomu povolí, tak to pro ty druhé, pokud se budou soudit, bude nárokové.